A druhou věc bych chtěl... Druhou věc, co bych chtěl, tak bych chtěl, abychom opravdu dostali do zákona o zdravotním pojištění, a tady slibuji, že začátkem toho podzimu příštího (?) roku v září říjen, já bych chtěl v říjnu, třeba ho dostat do té neformální debaty.

Děkuji pěkně.

Já bych se zeptala řečnicky teď, takže za prvé.

Vidíte, že zeptat se člověk má a opravdu se nebojí.

Ale stejně za to děkuji, určitě se budeme zúčastňovat samozřejmě velmi aktivně všech těchto věcí, protože ti pacienti, věřte mi, říkám to tu znovu, těm je srdečně jedno, co si politicky myslí ten doktor.

Děkuji. Diskuse vyvolala ještě dvě faktické, a sice pana poslance Stanislava Berkovce a následně paní poslankyně Ivany Mádlové. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

A děkuji samozřejmě všem kolegům i panu ministrovi za tu snahu. Také děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Můj dotaz je ještě na pana profesora Válka, jestli jsem rozuměla dobře, že úhrada ze základního fondu pro celiaka bude vázána na provedení výkonu enterobiopsie.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková.

Děkuji.

Samozřejmě že spolu hovoříme a musíme hovořit víc. Děkuji.

Hezký pozdní dobrý večer, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážení ministři, vážené kolegyně a vážení kolegové, já bych v podstatě samozřejmě už tady bylo hodně řečeno, ale nicméně dovolte i mně, abych tady vyjádřil svůj názor, co se týče předloženého daňového balíčku.

Já také to osobně nazývám jako daňový balíček.

V první řadě tedy hodlá vláda, tak jak bylo uvedeno, ušetřit zhruba 55 miliard na těchto národních podnikatelských dotacích.